Děkuji za slovo, pane předsedající.

Pokud vím, tak jsme ukončili obecnou rozpravu. Prosím. Děkuji za slovo. Já to zkusím vzít tedy postupně tak, jak to bylo. Nejprve je potřeba ale samozřejmě upozornit na to, že současné znění zákona o fondu rozvoje bydlení už dnes umožňuje podporu nejen bydlení, ale komplexně regionálního rozvoje.

Nicméně když se podíváte na § 3, tak vidíte, že většina všech těch bodů se týká právě bydlení, neboť Ministerstvo pro místní rozvoj je koncepčně zodpovědné za bytovou politiku. A právě tu koncepci si chceme naplňovat i prostřednictvím dotačněúvěrových nástrojů přes státní fond. Naším cílem je a velmi dobře to tady řekl pan poslanec Juránek naším cílem je skutečně zefektivnit tu podporu. Protože když na jedné straně bude možná i masivní bytová výstavba, tak samozřejmě je to fond pro obce a města hlavně. Samozřejmě i potenciálně kraje, pokud by se řešila technická infrastruktura. Ale pokud stavíte významnou bytovou výstavbu, tak vzápětí přijdou požadavky obcí na školky, na hřiště, na volnočasové aktivity a tak dále. To jsou prostě přirozené věci. Další obrovská výhoda fondu je a řekl to tady pan poslanec Adamec že se nedrží rozpočtový rok. Prostě tyhle investiční projekty nelze realizovat v jednom roce. To znamená, vyhlásit výzvu, postavit a profinancovat. Samozřejmě výhoda toho fondu je, že ty zdroje se přelévají z roku na rok tak, jak obce ty projekty potřebují, protože ty projekty jsou minimálně dvouleté. Co tady považuji za velmi důležité asi zmínit, je, že debata o tom, odkud bude státní fond financován, je opravdu velmi legitimní. Nicméně to určitě nevyřeší tato podoba zákona, ale musíme se o tom bavit zejména s Ministerstvem financí a s obcemi. Protože co si budeme říkat, samozřejmě těch možností je několik včetně daňového systému, ale to si určitě zaslouží daleko širší rozpravu.

Ale samotný příjem žádostí může být odložen třeba o dva až tři měsíce.

První požadavek byl Ministerstva financí, že pokud se tam samozřejmě dávají prostředky státního rozpočtu, aby prostředky toho ministerstva nebo prostředky toho fondu mělo ministerstvo pod kontrolou tak, jako to mají všechny ostatní fondy. A druhá věc je, že právě proto, že jsme nositelem koncepce bytové politiky, tak si potřebujeme uhlídat to, že se budou podporovat zejména projekty v oblasti bytové výstavby. My jsme toto debatovali i s Legislativní radou vlády, ale byli jsme upozorněni na to, že nejde o žádnou koncepční změnu toho fondu, ale pouze o rozšíření aktivit. Takže k těmto věcem není žádný důvod.

Tam samozřejmě prostory to znamená, materiálně i technicky je zabezpečen. Nepředpokládáme žádné navyšování dalších lidí. Ale naším cílem jsou dotačněúvěrové nástroje, tak aby to samozřejmě bylo efektivní pro obce, protože to nemůže zůstat na ministerstvu, protože ministerstvo nemůže poskytovat úvěry. To může pouze fond. Proto jsme zvolili tu cestu přesunu na státní fond. Tolik asi ode mě. Ale skutečně není důvod k žádným obavám, že by bytová politika měla být někde v ústraní. Právě naopak. Nyní prosím o závěrečné slovo pana zpravodaje v obecné rozpravě. Děkuji. Já bych jenom uvedl, že jsem zaznamenal dva návrhy v obecné rozpravě. Zazněl tady tedy návrh na zamítnutí a v případě, že tento neuspěje, potom i návrh na prodloužení doby o dvacet dní, k němuž se tedy vyjádřil pan místopředseda sociální demokracie za klub sociální demokracie i paní ministryně Klára Dostálová. Děkuji. Nyní tedy budeme hlasovat o návrzích.

Zopakuji, že budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.